Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já vystupuji s návrhem na zařazení nového bodu, a sice Zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestních řízeních nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu.

Děkuji panu poslanci. Paní poslankyně. Dobrý den dámy a pánové. Já bych chtěla požádat o pevné zařazení bodu 191.

Po pevně zařazených bodech. Prosím, paní poslankyně. Hezké odpoledne dámy a pánové.

Já jsem přesvědčena, že naši podnikatelé poté, co jim tato vláda velmi zkomplikovala život svými návrhy, by si zasloužili i nějaké zjednodušení, a věřím, že budeli dobrá vůle, tak i projednávání tohoto bodu bychom mohli zvládnout.

Pan místopředseda Filip má jistě svěží návrh.

Členové vlády, paní a pánové, já mám dva drobné návrhy.

Tento problém jsme diskutovali několikrát a rád bych, abychom druhé čtení ukončili a měli vůbec šanci o tom dále jednat. Nevím, proč vládní koalice vlastní návrh blokuje.

Druhý návrh je alternativní návrh k návrhu kolegy Okamury.

Já jsem přesvědčen, že vládní návrh zákona o referendu je potřeba alespoň posoudit v prvním čtení a dát výborům projednání a případně zjistit návrhy jednotlivých politických frakcí na úpravu zákona o referendu, protože jinak nebude možné posoudit, zda tento návrh je schopný přijmout do konce volebního období, anebo se stane předmětem volební kampaně na podzim letošního roku. Mrzí mě, že při volebních programech, které předkládaly politické strany, které vstoupily do Poslanecké sněmovny, a bylo jich ze sedmi pět, které podporovaly tento návrh o referendu, jsme nebyli schopni za čtyři roky projednat. Je to ukázka toho, jakým způsobem plníte své volební sliby, a měli byste si každý zamést před vlastním prahem.

Děkuji vám. Děkuji panu místopředsedovi. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

To byl zatím poslední návrh k pořadu schůze. Nikdo další přihlášený nebyl ve lhůtě. Já přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat.

Návrh byl přijat.

Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?